Druhá věc je, pravda, ta, že jsem starostou na hranicích teď vážně kdy Poláci, a proto já chci vyzvednout to, že tady před námi na stole je vlastně ta polská varianta, kde v Polsku a protože tam mám celou řadu přátel z řad starostů tak půda v Polsku je posvátná.

Jsou tam a říkají: kdy tam budete vy?

Takže zkrátka a dobře, ta jednání probíhají velmi nepříjemně.

Další, co je pro mě velmi důležité, je navýšení znaleckého posudku právě na dotčené pozemky.

No a třetí věc je tady diskutovatelný seznam.

Prostě to tak je, ale je to dobře, že to tak je. To by nebylo dobré, kdybychom měli všichni na stejnou věc stejný názor.

No hergot, promiňte, ale co jiného by mělo být v těch seznamech než státní priorita.

Ona tam jsou součástí toho seznamu, ale pravda je ta, že do jisté míry na některé věci se tam skutečně třicet let nesáhlo. Dámy a pánové, já nechci dělat nějaké shrnutí, od toho bude pan ministr průmyslu, který bude dělat závěrečné shrnutí před klíčovým hlasováním, nicméně dovolte mi, abych vás požádal, ať už k jednotlivým pozměňovacím návrhům budete hlasovat, jak uznáte za vhodné, ale stojí za to ten zákon zcela určitě schválit.

Můžeme mít celou řadu názorů na ni, ale pravda je ta, že bezesporu nás posílá a posouvá dopředu, a proto bych požádal o její schválení tak, aby mohla platit, a mohla nejenom platit, ale mohla nám umožnit stavět. A nejenom státu, ale i krajům a především hlavně starostům, kteří mají stejné problémy, jako mám já, protože jejich městy projíždějí tisíce kamionů dnes a denně. Děkuji vám za pozornost.